A proto se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu pod číslem 509, kdy kapitole 378 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost zvyšuji výdaje souhrnného ukazatele o částku 52 milionů korun. V rozpočtu, o kterém se tu bavíme, je to poměrně malá částka, ale pro tento úřad klíčová a důležitá.

Je to o částku 52 milionů korun. Proto děkuji za podporu těchto pozměňovacích návrhů, které se týkají také naší vnitřní bezpečnosti naší vnitřní bezpečnosti. Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Igor Hendrych a připraví se paní poslankyně Margita Balaštíková. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

V loňském roce bylo na příspěvek na bydlení, kterého se tento pozměňovací návrh konkrétně týká, vyčerpáno pouze 7 miliard a čerpalo příspěvek na bydlení pouze 25 % oprávněné populace. K tomu docházím na základě analýzy, kterou jsem tady už jednou představoval, kterou si nechalo zpracovat samo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Nicméně je nám jasné, že tato částka je v tuto chvíli nerealistická, ale 3 miliardy se nám jeví jako málo, a proto navrhujeme navýšit ještě o další 3 miliardy na čerpání příspěvku na bydlení. Já vám také děkuji.

A já bych chtěla jenom upozornit na skutečnost, že pro velkou část sportovních klubů a tělovýchovných jednot a některých sportovních svazů je to snížení, které je v této kapitole, pro sport likvidační a opravdu hrozí jejich ekonomické rušení zejména proto, že nejvýraznější škrty nastaly v oblasti dotací na provoz a údržbu sportovních zařízení, což je v přímém rozporu s tím, že máme obrovský nárůst cen energií. A tyhlety zvyšující se výdaje skutečně nebudou sloužit k tomu, aby se tyto kluby vůbec udržely při životě. Nemyslím ty profesionální kluby, já prosím myslím na ty děti, které byly evidované v těchto sportovních odvětvích. Mnohé tyhlety kluby vlastní i obce a určitě si nedovedu představit, že starostové teď, když čelí zvýšeným nákladům, budou opravdu i na tuto kapitolu vynakládat.

Já to všechno beru v potaz. Nicméně si myslím, že miliarda, kterou tam navrhujeme, už nás nezabije a děláme to pro naši budoucnost, pro děti.

Děkuji za slovo.

Vzhledem k mimořádné situaci, ve které se nachází Česká republika, kdy čelíme nejvyšší energetické krizi v novodobé historii, většinu domácnosti drtí vysoká inflace a skokové zvýšení ceny energií, je třeba finanční prostředky ponechat v České republice na snížení dopadu růstu cen energií a vysoké inflace pro obyvatele.

Navrhuje se, aby se částka v programu ministerstva snížila o prostředky určené mimo jiné na inkluzi vzdělávání a přesunula v rámci resortu ministerstva na aktivity, které budou rozvíjet vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími požadavky v rámci takzvaného speciálního školství, které je pro vývoj a začleňování dětí vhodnější. Ukazatel Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu byl zvolen, protože v minulosti zahrnoval prostředky určené na podporu speciálního školství.